Památkové zóny stejně jako památkové rezervace jsou nástroji plošné ochrany památkového fondu s dlouholetou tradicí. Hodnoty historických jader měst jsou v současné době místními samosprávami vnímány jako nositelé jejich identity a jako jejich chlouba. Většina statků zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO v České republice jsou právě památkové rezervace nebo památkové zóny. Hlavním důvodem předloženého návrhu zákona je založení výslovného zákonného zmocnění pro formu prohlašování památkových zón podle § 6 zákona. Dalším podstatným důvodem je umožnění změn v prohlášení u stávajících památkových zón. Ministerstvem kultury formu opatření obecné povahy a případné změny již prohlášených památkových zón umožnit na základě úpravy v přechodném ustanovení. Novela reaguje na vývoj právního řádu, kdy přešla působnost pro prohlašování památkových zón z krajských národních výborů na Ministerstvo kultury a byl přijat nový správní řád, který nabízí možnost využití nového institutu opatření obecné povahy. Navrhovaná úprava tedy nepředstavuje zavedení nového zmocnění. Věcná pravomoc založená v § 6 zákona o státní památkové péči zůstává zachována. Návrh pouze zabezpečuje kontinuitu v prohlašování dalších území za památkové zóny, pokud splní zákonem stanovené znaky, a především umožní v návaznosti na případné změny stavu poznání kulturních hodnot prohlášených památkových zón na tyto změny reagovat. Návrh zákona byl 3. září 2015 projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který k němu neměl připomínek. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak už uvedl pan ministr, jedná se o velmi malou technickou novelu, která právě upravuje pouze § 6, kde doplňuje dvě slova opatření obecné povahy. Nezaznamenali jsme žádné pozměňovací návrhy a já bych vás seznámila s usnesením našeho výboru. Výbor

III. pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Martinu Berdychovou, aby toto usnesení přednesla ve schůzi Poslanecké sněmovny. Já děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Taktéž bez přihlášky, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu a taktéž projednávání bodu č. 18. Nyní přistoupíme k projednávání bodu č. 19.